A načtu je v podrobné rozpravě přesto, že paní zpravodajka říkala, že ten velký komplexní návrh zahrnuje tyto návrhy. Já podporuji návrh pana poslance Marka Bendy, protože jsem přesvědčen, že máli dojít k přepracování zákonu o státní službě, mělo by to být prodiskutováno. Jen pro pořádek.

To znamená, tam je potřeba si uvědomit, že ten útok na státní správu byl primárně veden ze strany hnutí ANO, protože každý, kdo je u moci a v koalici, tak si myslí, že tam bude vždycky a že zrovna v tenhleten moment tam potřebuje dosadit svoje lidi a vyhodit ty nepohodlné a vyhodit ze státní služby právě ty, kteří jsou z toho opačného tábora. A mně osobně je to líto, protože já jsem přesvědčen, že výkon státní služby by měl být skutečně apolitický.

To byl skutečně hlavní úmysl vytvoření zákona o státní službě.

Prostě proto, abyste byl dobrý úředník, je potřeba, abyste se vzdělával, abyste znal problematiku a znal věci v souvislostech. Takže na jednu stranu kvituji přístup sociální demokracie s tím, že některé věci zohlednila, ale znovu vyzývám a byl bych rád, aby ze strany předkladatele nebo zpravodajky zaznělo, že je férové vůči ústavněprávnímu výboru, aby na prostudování toho návrhu získal delší čas, aby se s tím mohl seznámit.